Takže už v tu chvíli to bylo brané veřejností velmi negativně a pravdou je, že samozřejmě politický náměstek může popřípadě zastoupit pana ministra na vládě a tak dále.

To znamená, že něco budeme platit dvojnásobně.

Já v tuto chvíli zpochybňuji to, že budeme mít nespočet politických náměstků a že z jedné funkce uděláme dvě. To znamená, že to bude mít velký dopad i na rozpočet. A já pořád nevím, co ti náměstci ostatní budou dělat.

Tak to prostě u politického náměstka ze služebního zákona, tak to prostě je. Děkuji. Pane poslanče Metnare, já vás zastavím, protože ještě před vámi je řada faktických; nejprve pan ministr Válek, poté paní ministryně Černochová a paní poslankyně Peštová. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já pak už to zase nechám. Ale političtí náměstci. Tak vysvětlím důvod, proč já to považuji z pohledu resortu zdravotnictví za výhodné. Poslední rok té předchozí vlády se na Ministerstvu zdravotnictví vystřídali čtyři ministři. To chápu. A to je naprosto legitimní, je to manažerské rozhodnutí schopného manažera. Ale co je zvláštní, tak se tam také vystřídali čtyři náměstci pro zdravotní péči.

To nebyli političtí náměstci. A já bych rád měl buď stabilitu, takže tam žádný takovýhle náměstek, co bude odcházet a přicházet nebude, anebo oporu.

Ale potřebuji kolem sebe stabilní tým a to, co se dělalo různými pokoutními cestami za mých předchůdců na zdravotnictví, tak teď bude normálně, legálně. Ten ministr nebo ministryně zdravotnictví si tam dovede svůj tým dvou tří politických náměstků, kteří budou realizovat ten program a budou ten program dávat za úkol k realizaci těm odborným zaměstnancům ministerstva, kteří jsou špičkoví.

Tak na resortu Ministerstva obrany budou například od ledna držet takzvané NGA. Pan bývalý ministr obrany Metnar ví, o čem hovořím. Je to vlastně držení hotovosti na telefonu ve chvíli, kdy se může odehrávat nějaký incident ve vzdušném prostoru, tak prostě jsme tou autoritou, která má určitá oprávnění. A to nepřenesete na ředitele sekcí, bohužel. Budeme to držet tedy pouze tři nebo čtyři lidé, ministr a jeho náměstci. A bývalý pan ministr Metnar mi snad dá za pravdu, že je to docela náročné, protože ten telefon vlastně nemůžete pustit z ruky a z dohledu ani na minutu. Další jednání, které vedou političtí náměstci, teď to třeba můžu říct tento týden, tento týden za mě pojede pan náměstek Blažkovec do Vídně na jednání Středoevropské iniciativy. Nemůžu tam poslat náměstka, který není politický, a já v tu stejnou chvíli, kdy je jednání Středoevropské iniciativy ve Vídni, předkládám mandát misí v Senátu. Takže tam musí jet za mě. Teď jsem uvedla snad nějaké příklady, abyste si v praxi, kolegové, kolegyně, představili, co političtí náměstci dělají za toho ministra a co nelze delegovat na někoho dalšího, protože jsou to politická rozhodnutí, která jménem toho ministra s jeho politickou odpovědností, to nikdo z nás nepopírá, že je to jinak, tito náměstkové činí. Děkuji. Nyní je na řadě s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Metnar. Prosím, máte slovo. Já děkuji, paní předsedající, za slovo. Já jsem samozřejmě čekala, až přijde moje vystoupení, ale bohužel mi to nedalo. Paní ministryně, to přece není ten služební zákon jen o vás. Ale to přece vůbec není pravda.

To není o Ministerstvu obrany. Panebože, tak už to konečně pochopme!

To jsou náměstci ministra. To je přece úplně velký rozdíl. Ne, jsou to političtí náměstci.

Vrchní ředitelé, ředitelé sekcí. A nejenom na ministerstvech, ale i na těch dalších organizacích? Protože se nemůžeme bavit jenom o Ministerstvu obrany. Nebo už je tady nemáme? Děkuju. Děkuji, paní poslankyně. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl tady uvést na pravou míru informaci, která tady zazněla z úst paní ministryně obrany. Za mého působení byli ještě podle stávajícího zákona dva političtí byly dvě pozice politických náměstků.

My jsme tehdy, hnutí ANO, byli koaliční koaliční vláda měli se sociální demokracií a já měl pouze jednoho náměstka, který pocházel ze sociální demokracie. Děkuji.

To mi opravdu hlava nebere. Například Česká obchodní inspekce, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Státní energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Mohli jste to udělat jiným způsobem.